Hezký večer. Jak tak koukám, nemáme ani žádnou... Máte dvě minuty. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, teď to tady padlo úplně jasně.

A to je ten problém, proč tady vystupujeme s pochybnostmi, proč se nám do toho nechce.

A to podle mě v těchto návrzích vůbec není.

Děkuji. Nyní už nevidím další přihlášku. Tak pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Je to úplná blbost, nic z toho není pravda. Tak k čemu máme ty nálezy, když ti, kteří dneska říkají rozšířit pravomoci, nejsou ochotni akceptovat kontrolní nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu? Ta to taky komentovala veřejně. A ještě k té komunální úrovni. Je tady mnoho kolegyň a kolegů, kteří mají tu zkušenost.

Jak často může přijít kontrola někam? Jak může být efektivní? A klasický případ efektivního využití peněz, úplně jednoduchý pro paní poslankyni Valachovou.

A je to ekonomické? No není to ekonomické. Je to správné? Je, pokud to rozhodne zastupitelstvo. Jak bude zkoumat účelnost, efektivitu a hospodárnost tohoto výsostně politického rozhodnutí konkrétního zastupitelstva? A to je správně. Ale jinak to nemá žádný smysl. To není možné, že byly dvě minuty, pane předsedající.

Tak já tady nemám už další přihlášku, takže jestli tedy mohu, tak končím sloučenou obecnou rozpravu.

Mám pocit, že ten návrh zůstal v některých bodech nepochopen a možná i nepřečten, protože řada připomínek, které tady zaznívaly, ve skutečnosti jsou buďto vysvětleny v důvodové zprávě, anebo jsou promítnuty přímo do normativního textu.

Také tady zazněly výhrady, které se týkají kontroly hospodárnosti nakládání s majetkem obcí a krajů. Je pravda, že ustanovení § 4 odst. 1, které tady bylo několikrát citováno, skutečně říká, že má být kontrolována i hospodárnost. Nicméně ono je dobré ty návrhy číst i ve světle toho, co se navrhuje. Protože ten návrh výslovně doplňuje speciální pravidlo do § 4 odst. 2, kde se říká, že v případě mimo jiné obcí a krajů se kontroluje pouze soulad hospodaření s právními předpisy.

Tím pádem se logicky bavíme o větších, o těch největších obcích, zpravidla tedy městech v České republice. Pokud jde o jiné kontroly, tak tady bych jenom chtěl říct, že se velmi těším, a moc prosím tedy o to, aby návrh byl propuštěn do výboru, moc se těším na tu debatu, kterou tam povedeme. A samozřejmě nebráním se tomu, aby se debata na výborech otevřela i na to, jak řešit ty duplicity kontrol, které vlastně nesouvisejí s činností Nejvyššího kontrolního úřadu. Ale chápu, že to je ten problém. Ale pevně věřím, že seriózní debatou dokážeme najít vhodné řešení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mám k tomu jenom několik poznámek. Ta první je, že máme jedinečnou příležitost nějakým způsobem prověřit systém kontrol a auditů probíhajících na celém území České republiky a některým věcem zabránit.

Tomu asi rozumíme.